Jenom připomenu ale jak vidím, tak je to, jako když hrách hází na zeď, prostě Fialova vládní pětikoalice je protidemokratická, vy jste proti demokracii, protože mimochodem Česká republika je podle mých informací poslední zemí v Evropské unii, která nemá nějakou formou to referendum. Takže tady je přesně na tom vidět, jakým způsobem se chová Fialova vládní pětikoalice.

To je přístup Fialovy vládní pětikoalice.

Ale nám to nevadí. Prostě jsme v této otázce jedinou opozicí a jediné SPD říká jasně, že celý poslanecký klub bude hlasovat proti, proti této smlouvě, protože prostě nechceme tady cizí základny, ať jsou z východu, nebo ze západu. Prostě nechceme tady cizí vojenské základny.

A byly to vesměs strany, které byly programově proti Fialově vládní pětikoalici.

Problémem je také to, že ta dohoda je uzavírána na deset let, kdy se nedá vypovědět. To znamená, jakékoliv další vlády, které přijdou po vás, tak samozřejmě se podle toho budou muset řídit, přestože s tím nebudou souhlasit. A to si myslím, že je opravdu fatální problém. To je opravdu velký problém, když vláda s 30% důvěrou občanů tady odsouhlasí takto závažnou věc na deset let. O nás, tím myslím občany a myslím to referendum. Takže to je opravdu úplně špatně.